Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro to pevné zařazení dnes od 13 hodin? Kdo je proti?

Tento bod byl pevně zařazen dnes na 13. hodinu. Tímto jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu.

Omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík z pracovních důvodů z celého dnešního zasedání. Prosím, pane premiére, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, byl jsem osloven i z opozičních řad s tím, abych podal krátkou informaci o tom, jak se vyvíjí situace kolem Ukrajiny. Tomu samozřejmě chci vyhovět. Budou to jenom stručné a aktuální informace.

O většině opatření dlouhodobějšího charakteru, které vláda udělala, jsem informoval i v pondělí na schůzce představitele všech stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, včetně hnutí ANO a SPD.

Nicméně dnes bych chtěl velmi stručně zmínit tři okruhy: jednak to, co souvisí s uprchlíky, kteří přicházejí na území České republiky, potom krátce připomenu pomoc, kterou poskytujeme Ukrajině, a na závěr se zmíním o energetické situaci, respektive zásobování energiemi, jak to v tuto chvíli vypadá.

To je věc, o které se za chvíli ještě zmíním, ale právě odkaz na to, kde to krajské asistenční centrum je a jak funguje, se dá najít i na této stránce. Vytvořili jsme i nonstop telefonní linku fungující pro občany Ukrajiny, samozřejmě v jejich jazyce. Je také důležité, aby si dokázali poradit a získali klíčové informace, které v tu chvíli potřebují. Důležitá věc je také to, že s operátory mobilních sítí v České republice jsme se domluvili, že každý, kdo sem přijede a má ukrajinskou SIM kartu, tak ve chvíli, kdy se tady přihlásí do naší sítě, dostane automaticky SMS zprávu se základními kontaktními údaji a základními informacemi, dostane ji v češtině i ukrajinštině. Takže ve chvíli, kdy přijede, má ukrajinskou SIM kartu, objeví se na území České republiky a připojí se do sítě, má potřebné informace, aby věděl, co má dělat a na koho se může obrátit. Zřídili jsme Národní asistenční centrum pro pomoc Ukrajině.

Tam fungují dohromady policisté, hasiči, odbor azylové a migrační politiky, správa uprchlických zařízení a další důležité instituce. Díky tomu vznikla také krajská asistenční centra, která budou fungovat ve všech krajích České republiky, což je důležité.

Tam budou provedeny všechny úkony, které jsou nezbytné, od registrace až po zdravotní prohlídku budou tam přítomni lékaři, zdravotníci popřípadě až po nasměrování na pracovní trh. Dohodli jsme se také se Správou státních hmotných rezerv, která na našem území poskytne skladovací prostory pro skladování a popřípadě, jak se říká, vyskladnění humanitární pomoci. Abychom to všechno ještě lépe zvládli, tak jsme na základě žádosti Slovenska rozhodli o vyslání 50 policistů přímo na slovenskoukrajinskou hranici, protože jednak je to pomoc Slovensku, které o to žádalo, a samozřejmě je to pro nás také výhodné, protože naši policisté mají informace přímo z místa, odkud lidé z Ukrajiny odcházejí do Evropské unie, a máme lepší přehled o tom, jaká je jejich cílová země. Můžeme se lépe připravit na to, protože víme, kolik lidí zhruba chce jít do České republiky, a že cílovou zemí jsme a budeme, to v tomto případě musíme předpokládat.